Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji, že jsou na svých místech.

Já mu hned udělím slovo. Po něm je přihlášen kolega Ivo Vondrák. Pane poslanče, máte slovo.

Oproti tomu drtivá část naší opozice pouze hraje politické pokrytecké hry.

Názor Trikolóry je ten, že nepotřebujeme další zákon.

Čili to poslední, co by někomu chybělo, je další legislativa, která někomu něco zakazuje. Příliš se nezměnil, čili není to žádná reakce na současnou situaci.

Čili naše stanovisko je, že vláda situaci nezvládá.

Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Není to vůbec jednoduché, protože samozřejmě se musejí řešit nouzové stavy loni, nouzové stavy letos. Mezitím ty nouzové stavy skončily, bylo tam jakési vakuum a právě to mě vedlo k tomu, abych připravil tento návrh, který jsem předložil i hejtmanům, kteří se podílejí na řešení pandemie COVID19.

A ona je nezbytná. Ukazuje se to právě za ten uplynulý rok, kolik jsme toho museli učinit a udělat. Takže abych byl úplně přesný, tak zazněly i námitky. Sněmovně se to kritizuje, že by to mělo být jenom na COVID19, takže nebudeme asi tady v tomto vést nějakou rozsáhlejší diskusi a přejdeme na to, co považuji za důležité, aby v tom zákonu bylo, abychom dokázali efektivně v rámci krajských samospráv do tohoto procesu řízení, krizového řízení epidemie, abychom tam mohli vstoupit. Ten první bod se týká toho, že hejtmani musí být informováni o změnách v podobě různých mimořádných opatření, ať už jsou ustavena, či zrušena. Dám příklad.